Podpořme rodiny s dětmi.

Nesouhlasím s tím, že je jednoduchý a přehledný.

Ale hlavně by na to byli připraveni ti, kterým zůstane více peněz a zvýší se jim čisté příjmy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jestli je ten zákon přehledný, nebo není přehledný k panu kolegovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedo.

Ano, potvrzuji.

Já bych si ale dovolil jednu poznámku, kterou jsem nechtěl zmiňovat ve své zpravodajské zprávě a která určitě zaslouží podrobnější debatu.

Ten daňový balíček v podstatě zavádí odejmutí daňové podpory tomuto produktu včetně ztráty možnosti čerpat daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele i do budoucna. Myslím si, že to není správné. My jsme chtěli právě motivovat tím třetím pilířem, tím doplňkovým penzijním spořením, tím, že jsme tam dali děti, aby si spořily, aby si myslely na důchod, byť tedy si můžou tu jednu třetinu v podstatě po splnění těch podmínek vybrat např. pro studium. I to je zajištění na stáří svým způsobem vystudovat, uplatnit se na trhu práce, a tím samozřejmě si zvýšit také prostředky pro to, aby je mohly použít v penzi.

To si myslím, že správné asi není. Je to otázka další diskuse. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám také děkuji, pane zpravodaji. Přečtu dvě omluvy, které dorazily.

Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já mám jen několik poznámek spíš obecných a pak poznámku k novele zákona o místních poplatcích.

Samozřejmě největší profit z toho mají daňoví poradci nebo ti, co školí a organizují školení apod. A pak několik poznámek konkrétnějších, abych jenom nekritizoval.

Je vidět, že případný dopad do státního rozpočtu je zanedbatelný, jak jsem se díval.

Některé věci samozřejmě vyžadují diskusi.